Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, omlouvám se, že jsem se musel přihlásit znovu.

Co bylo ukradeno, musí být vráceno, to je jasná teze. Na tom není nic nesrozumitelného.

Mám tady článek, který vyšel. Není to žádné, nebojte, křesťansky orientované médium. Možná to mnozí znáte. Pak nemohl vycházet za normalizace. A od roku devadesát zase. A tady nejdříve jako vstup mám tu úvodní část, která se týká provázanosti právě s tou minulostí, kterou mnozí argumentují.